Tak prosím, jestli je zde... Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Podle mých poznámek jsme hlasovali o všech návrzích, které byly načteny. Zeptám se, zda má někdo pocit, že tomu je jinak. Takže v této fázi nám zbývá pouze hlasovat o celém návrhu pořadu 26. schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Ještě než obdržím podklady, tak vás chci informovat, že na základě četných žádostí kolegyň a kolegů ve vztahu ke schůzce ústavních činitelů, která se odehrála před několika týdny na Pražském hradě, jsem připraven poskytnout Poslanecké sněmovně informaci o průběhu této schůzky. Dohodli jsme se na vedení Sněmovny, že tou ideální dobou bude čtvrtek po písemných interpelacích.